Čili před bod číslo 9, ano. Ještě někdo další?

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

To by bylo zatím k zařazení bodu bez pevného určení.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 3. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Takže dvě hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 5. Návrh byl přijat. A nyní budeme tedy hlasovat o tom, že bude zařazen za bod číslo 11 schváleného pořadu schůze.

Kdo je proti? Hlasování číslo 6. Návrh byl přijat.

Omlouvám se za vyjádření. Čili tento návrh, tak jak jsem jej přečetl, tisk 490, aby byl druhým bodem dnešního jednání.

Kdo je proti? Že osmý bod je druhý. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pan kolega Stanjura. Prosím. Samozřejmě nic proti, ale ten bod byl druhý už před tím hlasováním. Takže podle mě, pane předsedající, to hlasování by bylo zcela zbytečné, protože se hlasovalo o něčem, co už bylo dávno rozhodnuto. Je pravda ale, že to bylo zařazeno jako bod číslo 8 dnešní schůze, ale v bloku prvních čtení byl opravdu první a je druhý. Takže to je realita.

Kdo je proti? Hlasování číslo 8. I tento návrh byl přijat.